Určitě děkuju panu ministrovi práce a sociálních věcí, že tam ty věci jsou obsažené, ale jsou tam i věci, které se dotýkají Ministerstva pro místní rozvoj, a to jsou krajská asistenční centra, která do současné chvíle zajišťují veškeré kraje.

To jste zaregistrovali, že Svaz měst a obcí nám všem poslal dopis, že by byl rád, abychom nějakým způsobem přehodnotili a přijali pozměňovací návrh, aby tedy došlo k tomu, aby to nebylo omezeno nouzové ubytování těmi 150 dny?

Takže k tomu vyzývám a děkuji, že jsem se mohla i k tomuto sněmovnímu tisku vyjádřit. Děkuji vám. Pro pořádek se optám, je nyní zájem o závěrečná slova? Ano, pan ministr. Prosím. Kolegyně, kolegové, já se pokusím stručně, věcně reagovat na podstatné věci, které tady zazněly v obecné rozpravě.

Takže je to další zdroj financování těchto nákladů.

Výborně. My tedy můžeme postoupit dál, zahajuji rozpravu podrobnou a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být odůvodněny.

Ještě jednou dobré odpoledne, vážené kolegyně a kolegové. Hlásím se ke svému pozměňovacímu návrhu číslo 1870, který jsem představila v obecné rozpravě, a velmi, opravdu velmi vás tímto prosím o podporu. Také děkuji. Dále je přihlášen pan zpravodaj Jiří Navrátil, připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dovolte mi, abych podal návrh na zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením podle § 95 odst. 1 zákona o jednacím řádu na 7 dnů. Také děkuji, návrh byl poznamenán. A ještě pan poslanec Kaňkovský, prosím. Krátce uvedu svůj pozměňovací návrh, který tady již byl diskutovaný v obecné rozpravě. Tento pozměňovací návrh vyplynul z diskuse na plénu v prvním čtení i ve výboru a týká se zpřesnění dokladování příjmů, a zejména majetků žadatelů o humanitární dávku, aby se to týkalo pouze majetků na území České republiky.